S čím se ale neztotožňuji, je podpora právě této smlouvy.

A já rozhodně nepodpořím to, aby moje jméno bylo spojováno s tím, že jsem jakýmkoliv způsobem přispěl, že takováto země , takováto země si přijde na atomové technologie. Proto já osobně tuto smlouvu nepodpořím. S přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Šarapatka. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Argumenty nebudu opakovat. My jsme je tady řekli už při prvním projednávání toho poslaneckého návrhu zákona, stejně tak jako v prvém čtení tohoto návrhu zákona. Myslím si, že my, kteří jsme hlasovali proti poslaneckému návrhu, bychom měli rozhodně ve třetím čtení hlasovat i proti tomuto vládnímu návrhu, protože ty návrhy jsou úplně stejné. Děkuji. Pan poslanec Šarapatka, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, mně je v podstatě jedno, jestli ten zákon bude přijatý, nebo ne, ale ty argumenty, které tady zazněly z úst mého předřečníka pana poslance Benešíka, vaším prostřednictvím, jsou úplně liché. Írán samozřejmě jadernou energetiku dávno vlastní, dávno ji provozuje.

Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal, po něm s přednostním právem pan ministr zahraničí. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ale vzhledem k tomu, že tady zazněl takový příspěvek vůči Íránu, tak bych rád připomněl, že ty základní události, které se staly, se staly v roce 2015, kdy byl přijatý společný komplexní akční plán. Ten přijaly země, jako je Čína, Francie, Rusko, Německo, Spojené království, Amerika, Evropská unie a Írán, a on byl schválen Radou bezpečnosti v červenci 2015. A ta dvě nařízení jejich smyslem bylo ukončení izolace Íránu v jaderné oblasti.

Je to prostě šance, kterou ta země má. A mně připadá, že je to skoro naše povinnost těm, kteří usilují o to, aby se Írán pohnul i jako nejenom ekonomika, ale jako společnost jinam, tak jsou vlastně naši spojenci. Proto já stojím za tím, abychom respektovali všechna ta usnesení Rady bezpečnosti i Evropské unie, která říkají, že obnovujeme spolupráci i na mírovém jaderném programu. A je to podle mne cesta naopak ke stabilitě a nemyslím si, že by to bylo něco, co by nás ohrožovalo. O tom jsem zase musím říci pevně přesvědčen. Děkuji panu ministru zahraničí. A to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se taktéž nikdo nehlásí. Pan místopředseda Filip? Prosím, pane místopředsedo.

Děkuji, pane místopředsedo.

Na kolik dnů, prosím? Na sedm dnů. Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova.

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. S přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Jenom k tomu návrhu, který bychom teď měli hlasovat. Jestli jsem dobře vnímal, jak proběhlo jednání na výboru i zde na sněmovně, tak nebyl podán ani na výboru, ani zde žádný pozměňovací návrh a z tohoto pohledu si myslím, že i když neodsouhlasíme ten návrh, který pan místopředseda Filip přednesl, tak v podstatě můžeme o tomto návrhu hlasovat při nejbližší příležitosti. Tak to jenom pro informaci. Nicméně pan místopředseda navrhl ten návrh a my o něm budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Kdo je proti? Je to hlasování 155.

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.